Dámy a pánové, už jsem hovořila mnohokrát k tomuto, takže si vás dovolím jenom požádat samozřejmě po předběžném souhlasu pana ministra o zkrácení doby na projednávání ve výborech na 20 dní. Děkuji paní poslankyni. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu zahraničnímu výboru. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Není tomu tak... Pardon, paní poslankyně. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající. Já bych požádala o přiřazení tohoto tisku stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti a menšiny. Děkuji. Je tady návrh tedy na přikázání tohoto tisku stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že jsme přikázali tento návrh i komisi pro rodinu a rovné příležitosti. Dále tady zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednání na 20 dnů. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh na zkrácení lhůty byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh přikázali výboru zahraničnímu a komisi pro rodinu a rovné příležitosti, zkrátili jsme lhůtu na 20 dnů. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.